Co si myslím, a asi by stálo za to minimálně na úrovni zemědělského výboru projednat i rozpočty organizací, které v kapitole nejsou.

A promiňte mi ten výraz, ale to jsem ještě nezažil, aby vám předložilo ministerstvo třeba sloučené výdaje a příjmy svých příspěvkových organizací dohromady do jedné tabulky.

Nevím, jestli to Ministerstvo financí, aspoň tu strukturu, kontroluje, aby bylo možné vůbec něco porovnat, ale tady není možné porovnat téměř nic s ničím. My jsme se ptali na to, proč o stovky lidí se navrhuje přijetí nových úředníků na Ministerstvu pro místní rozvoj v situaci, kdy jsme uprostřed finančního období.

Nebo konzultační a poradenské služby.

Něco, co nejsem schopen, nasmlouvám.

To já bych chtěl slyšet vysvětlení, co tak zásadního se děje. Nebo tady další cestovné.

Nebo účastnické poplatky na konferencích.

Co tak zásadního se stalo?

Nedá se v tom v podstatě pořádně orientovat, aby člověk našel smysluplnost některých výdajů, které jsou tady plánovány. Co tedy považuji za absolutně fatálně špatně, a my o tom mluvíme jak na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, tak tady na plénu v řadě zákonů a říkáme, že opravdu patří mezi priority rozvoje obcí dneska, abychom je podpořili v oblasti základního a mateřského školství a abychom je podpořili v oblasti investic do komunikací.

Mně to přijde, že tohle je prostě špatně, že je evidentní, že to nepatří mezi priority vlády, že to nepatří mezi možná slova se říkají, ale skutečnosti jsou opravdu jiné.

To nemůže nikoho ochránit! Kde jsou priority Ministerstva vnitra v této oblasti v situaci, kdy se lidé cítí ohroženější, mají občas strach? Chtěl bych na to odpověď. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a prosím s přednostním právem pana ministra zemědělství, po něm se připraví paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne, paní předsedající, milé kolegyně, kolegové.

Děkuji za pozornost. Já děkuji. Poprosím pana poslance Bendla k mikrofonu. Prosím, máte slovo.

Nemáte pravdu.